Je to tedy obdobný přístup, který jsme zaujali minulý rok, a také přidáváme nároky týkající se dětí, které jsou starší 10 let, ale zároveň mají nějaké zdravotní postižení a sníženou soběstačnost a přítomnost rodičů právě z hlediska zajištění kvalitního vzdělávání je nutná.

Já osobně bych byla pro zvýšení až do 12 let.

Jde zkrátka o to, dát prostor zejména v době covidu sladit pracovní a rodinný život a zajistit kvalitní péči o děti a kvalitní vzdělávání. Dámy a pánové, také samozřejmě chci dát jenom příklad, jak vypadá zvýšení ošetřovného v praxi.

Domnívám se, že spolu s návratem dětí do škol, který byl dnes představen, a dalšími kroky vlády, jako je zajištění vzdělávání dětí pro Integrovaný záchranný systém, zdravotní sestry a sociální pracovníky, je to vyvážený kompromis.

Děkuji vám za pozornost.

Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášenou paní poslankyni Richterovou. Prosím, máte slovo. Děkuji vám za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já tady mám ještě několik čísel, abych podpořila ten návrh, abychom si uvědomili, co dopadlo na rodiny s dětmi.

A to kolik?

Takže co my schvalujeme?